Proto jsme se rozhodli, že by bylo správné, abychom vedle toho právě vytvořili tabulku povinností, které stát, resp. ten zákonodárný sbor, který to nakonec přijímá, nakládá na jednotlivé občany této země přijetím dané normy, aby bylo naprosto jasně řečeno, který subjekt má jakou povinnost, jaká je za ni sankce, případně jaké jsou další okolnosti této povinnosti. Pokládáme to za velmi užitečné pro občany.

Je to rozumné? Takže tohle je hlavní důvod, pro který chceme, aby napříště jako nezávazná, leč povinná součást právního předpisu byla tabulka veřejnoprávních povinností, které jsou příslušnou normou nakládány na občany. Když tento návrh přišel na půdu ústavněprávního výboru, objevily se velké pochybnosti, protože byla obava jak už tady říkal pan poslanec Michálek byla velká obava z toho, že bychom chtěli, aby vždycky na začátku, při prvním projednávání každého návrhu zákona, byla kompletní tabulka těchto povinností. A samozřejmě, že toho jsou schopni vládní legislativy, ty to zvládnou. Asi je sporné, jestli by toho byli schopni jednotliví ostatní navrhovatelé, ať už poslanci, skupiny poslanců, Senát, krajská zastupitelstva a tito, kteří mají zákonodárnou pravomoc z Ústavy. Proto jsme se nakonec rozhodli, že půjdeme cestou pokud se týká ostatních navrhovatelů, kromě vlády, předkládají jenom tabulku povinností vyplývající z jimi navrhovaných změn. Vláda při prvním předložení návrhu zákona musí tuto tabulku předložit celou a úplnou. Tak to je první návrh, ke kterému se pak přihlásím v podrobné rozpravě, a byl bych velmi rád, kdyby ho Poslanecká sněmovna schválila, protože si myslím, že by opravdu do budoucna měl znamenat výrazné zpřehlednění právního řádu a zejména výrazné zpřehlednění povinností vyplývajících z právního řádu.

Abychom přestali pořád s těmi zoufalými účinnostmi: nabývá účinnosti 15. dnem, nabývá účinnosti prvním dnem třetího měsíce, tohle všechno, co pořád známe, ale aby bylo jasné, že se stačí podívat, k 1. červenci nabývají zákony ty a ty, k 1. lednu nabývají některé další.

Tolik alespoň stručně odůvodnění z mé strany ke dvěma změnám, které předkládáme, a pak se přihlásím v podrobné rozpravě k těm pozměňovacím návrhům. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Do obecné rozpravy nemám žádnou další přihlášku. Ano, mám. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené členky, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, já se pokusím jenom velmi stručně doplnit ještě pana kolegu Bendu a dovolím si soustředit vaši pozornost k oběma těm návrhům, protože je opravdu pokládáme za důležité. Za důležité proto, aby se podařilo zjednodušit český právní řád a učinit ho také srozumitelnější a přístupnější občanům České republiky, aby pro ně bylo opravdu hmatatelné, co jim jaká zákonná norma přináší za povinnosti. Protože dobrat se a to nejenom třeba pro zákonodárce, ale v praxi pro starostu, pro podnikatele, pro každého, kdo se s Českou republikou jako státem musí vypořádat, klade na něho nějaké úkoly, je to velmi komplikované a to, co přinášíme, by tento přístup, tuto informaci lidem mohlo zprostředkovat.

Bude to pro něj jednodušší. To je reálná ambice té zákonné úpravy a jsem přesvědčený o tom, že to je zrovna řešení, které by přispělo k tomu, že by Česká republika měla srozumitelnější, jednodušší právní řád, aby stát stále nevalil na lidi tolik povinností, kolik na ně v tuto chvíli valí.

Inspirovali jsme se ve světě. Podobný případ mají některé státy. Velká Británie to dokonce ani nemusela ustavit v zákoně, ale drží se to tam historicky jako tradice, a dokonce to nemusí být ani nikde napsáno.

Určení těch dvou dnů není nic extrémně náročného pro nás, pro legislativu, ale je to krok, který nepochybně prospěje České republice, prospěje těm, kteří musí plnit povinnosti vyplývající ze zákonů přijímaných Poslaneckou sněmovnou. Tak si vás dovoluji tímto také požádat o projednání a schválení těch úprav, které v tomto směru jsou opravdu praktické, není to abstraktní pojem. Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Zájem o závěrečná slova nemá ani pan ministr, ani pan zpravodaj. Než otevřu podrobnou rozpravu, dvě omluvy.

Otevírám podrobnou rozpravu. S přednostním právem je přihlášen pan místopředseda Pikal. Prosím, máte slovo. Dobrý den.